Poslední otázka, která tu byla, proč chceme vracet tedy tu kauci zpět na trojnásobek nájmu.

Když se podíváte na takové ty průzkumy, kolik mají lidé finanční rezervu, tak zjistíte, že bohužel valná většina obyvatel nemá vůbec žádnou a že množství obyvatel, kteří mají k dispozici hotovost odpovídající šesti nájmům, je opravdu velmi malé.

A máte pravdu, je to pro ty pronajímatele omezující. To je legitimní připomínka a je to věc právněpolitického názoru, zda to tak prostě být má, nebo nemá.

Protože ta debata tady oscilovala mezi takovou obecnou a takovou, která už, myslím si, patří potom spíše na ústavněprávní výbor, popř. do druhého čtení.

Ještě jednou prosím o podpoření jak toho návrhu, tak i toho zkrácení lhůt, které navrhla paní profesorka Válková. Děkuji panu ministrovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo. Tak není úplně jednoduché reagovat na tak arogantní vystoupení ministra spravedlnosti.